To jsou opravdu velké výzvy, které se řeší napříč Evropou, a proto také i vědci napříč Evropou se musí podílet na těch řešeních.

Na rovinu vám řeknu, že pro letošní rok opravdu nepočítáme s navýšením institucionální podpory a ani jsem z rezortu nezaznamenala tuto potřebu, ale určitě jsem otevřená. Teď projednáváme rozpočet pro další rok, protože rozpočet v oblasti vědy výzkumu se začíná projednávat v podstatě od začátku předchozího roku.

Děkuji, paní ministryně. Prosím.

Ale zase já to beru tak a musíte mě pochopit že velikost České republiky je limitující a nemůžeme si zde dovolit jednostranně si nechat nadiktovat, že snížíme spotřebu hnojiv a prostředků na ochranu rostlin o 50 %, a nebudeme mít alternativu to řešit jiným způsobem.

Opravdu tomu tak je.

To bych chtěla říci. Co se týče toho, že se některá opatření na úrovni evropské přijala, to je pravda, ale zase se přijala vlastně ve všech zemích stejná pravidla.

Stejně tak vím, že třeba Poláci zase zvýhodní své zemědělce jinými, třeba sociálními nástroji, tomu rozumím. Ale co se týče oblasti vědy výzkumu, tam si myslím, že tou cestou je opravdu spolupráce napříč evropskými zeměmi a sdílení poznatků tak, abychom z toho profitovali všichni. A myslím si, že to, že jsme na společném trhu, má výhody i pro naše zemědělce.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji, pane předsedající.

Ze zavedení léčivých přípravků, pokud se reexportují ty přípravky, jsou nějaké pokuty, ale pokud dojde k nezavedení léčivých přípravků do evidence, může být provozovateli lékárny, provozovateli lékárny , uložena pokuta maximálně do výše 2 miliony korun, zatímco v případě nelegálního reexportu zavedený lék, ale reexportovaný, je horní výše pokuty 20 milionů korun, to znamená desetkrát vyšší.